Jak to udělat se sestrami, nelékařskými zdravotnickými pracovníky? Ale tady je to daleko složitější, protože budeme muset vybrat ty profese, kterých se to bude týkat, jestli to bude jenom všeobecná sestra. Samozřejmě budeme muset debatovat o tom, jak propojit, což znáte ze zdravotního výboru, profesi praktická sestra, která je unikátní v České republice, jinde není, s profesí všeobecná sestra. Vzpomeňme si na minulé období ty debaty o tom, jak dál v nelékařských zdravotnických profesích. Ty debaty byly velmi bolestivé, byly náročné a budeme v nich pokračovat. Co jsou ale konkrétní věci, protože to, co bude někdy, to je samozřejmě důležité, protože bez toho, že to teď nachystáme, tak to nikdy nenastane, ale každý chce vědět, co bude teď. Jsou věci, které opravdu ministr zdravotnictví může udělat, a já jsem rád, že vám můžu říct, že jsem je udělal. Ten první krok je posílit pozici řekněme sester a lékařů na trhu práce, zatraktivnit mladým sestrám, mladým lékařům to, aby si tu profesi vybrali.

A ono to s tím souvisí.

Proto jsem v letošním roce vypsal 150 míst pro absolventy lékařských fakult pro dospělé, praktických lékařů pro dospělé, kdy jejich mzda, ne plat, mzda, bude plně hrazena ze státního rozpočtu tak, aby jejich školitel, což je praktický lékař, nenesl ty náklady na sebe, protože cílem státu a tak ten zákon, když ho kdysi můj předchůdce, ministr zdravotnictví předkládal byl myšlen, ten zákon byl myšlen tak, že máme v České republice tak jako všude ve světě místa pro rezidenty. Každý lékař, který pracuje kdekoliv a nemá atestaci, je na celém světě označován jako rezident. A tento rezident, když se účastní jakéhokoliv mezinárodního kongresu, jakékoliv aktivity, má výrazně nižší poplatky a jeho nadřízený potvrzuje: Ano, tento lékař nemá atestaci, je to rezident.

Proč tito lékaři nemají svoje místa, proč nemají svoje, proč pro ně nejsou vypisována rezidenční místa?

I to je důvod, proč jsme dali na vzdělávání mladých lékařů, na ta specializační vzdělávání mladých lékařů, o 20 % víc.

Další krok, který jsme udělali, chtěli bychom zavést kurzy, které jsou povinné a které si musí hradit zdravotnická zařízení.

To prostě by mělo být. Současně bych chtěl, abychom zrušili některé povinné kurzy ve vzdělávacích programech, které vlastně dublují to, co se učí studenti lékařských fakult. Zase se zjednoduší příprava a zase se zkrátí dostupnost.

Tak jsme se bavili opravdu a ta debata probíhá.